Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančního výboru pan poslanec Roman Procházka. Tento návrh jsme ve druhém čtení vrátili garančnímu výboru k novému projednání a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento návrh znovu projednal a usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/4. Iniciativně tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní se táži pana ministra kultury Daniela Hermana, zda si přeje vystoupit v úvodu druhého čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, myslím, že není třeba, abych zde opakoval podrobnosti o obsahu navrhované novely autorského zákona. Nicméně považují za nutné připomenout několik bodů. Především fakt, že se jedná o novelu autorského zákona, jejímž primárním cílem je transpozice evropské směrnice o kolektivní správě autorského práva, která zavádí jednotný právní rámec kolektivní správy práv s cílem zajistit vysoký standard jejího výkonu zejména z hlediska transparentnosti a finančního řízení kolektivních správců a právní jistoty všech dotčených subjektů, tedy jak nositelů práv, tak i uživatelů předmětu ochrany.

Kromě transpozice novela obsahuje několik významných změn reflektujících problémy z praxe, zejména úpravu tvorby sazebníku odměn nebo nově zaváděnou možnost licencování užití děl na trhu nedostupných a děl osiřelých, sledující usnadnění přístupu ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství v digitálním prostředí. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, která předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl výše zmiňovaný cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců, zpřesnění dohledových pravomocí ministerstva včetně sankčních ustanovení.